Vládní návrh stavebního zákona ve svém navrhovaném znění nerozlišuje výši pokut pro fyzické osoby, podnikající fyzické osoby a právnické osoby v případě dopuštění se přestupku. Je však velmi vhodné rozlišit, o jakou osobu se jedná. Navrhované ustanovení pozměňovacího návrhu zmírňuje dikci zákona v tom smyslu, aby zohledňoval povahu osoby, jíž se ukládá sankce. Tedy u fyzické osoby by měly být zohledněny její osobní poměry, zejména ve smyslu její celkové finanční situace a podobně, a to z toho důvodu, že nepovažujeme za vhodné ukládat fyzickým osobám podobně vysoké sankce jako právnickým osobám s dostatečným finančním zázemím. Horní hranice, pokud... jsou v návrhu oproti stávajícímu stavu zvýšeny na dvojnásobek. V mnoha případech tak může být uložená pokuta pro danou fyzickou osobu zcela likvidační a uvrhnout takového stavebníka do neřešitelné situace.

Považujeme za žádoucí určit druh správního trestu a stanovit jeho výši podnikající fyzické osoby i právnické osoby s ohledem na to, jakou konkrétní činností se i taková osoba zbývá, zejména proto, že předmět její činnosti může být stavebnictví velmi vzdálený.

Jako nezbytnou úpravu zákona stavebního za SPD navrhujeme také snížit poplatky za povolení bytové výstavby, výstavby rodinných domů a staveb garáží a vinných sklepů. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona, stanoví vysoké správní poplatky. Těmito vysokými poplatky v žádném případě nelze zlepšovat podíl správních poplatků na celkových nákladech státní správy při výkonu stavebního práva.

Návrh zákona nemůže počítat s větší mírou pokrytí celkových nákladů, jelikož stavebníci by mohli toto zvýšení vnímat jako další překážku v již tak náročném stavebním řízení. Proto navrhujeme snížit některé poplatky pro ty nejobvyklejší typy trvalého bydlení nebo běžného rekreačního bydlení. Jde vlastně o podporu běžných občanů a jejich rodin při zajištění nebo úpravě jejich bydlení. Snížení těchto poplatků lze chápat jako snížení překážek při realizaci rodinného bydlení a usnadnění realizace takových staveb s konečným důsledkem zvýšení počtu staveb rodinného bydlení. Jsme za SPD přesvědčeni, že nová stavební norma přinese očekávané přínosy a zrychlí stavební řízení, zprůhlední průběh stavebního řízení a přinese větší komfort stavebníkům při vyřizování stavebního řízení.

Děkuji za pozornost.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

A velice krátké odůvodnění.

Děkuji za pozornost. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, vážená paní ministryně, dovolte mi, abych také já se vyjádřila ke stavebnímu zákonu a změnách, od kterých si slibujeme změny k lepšímu. Chtěla bych říct, že samozřejmě stavební zákon takový, aby zjednodušil život občanům, ale zároveň znamenal zrychlení výstavby nejenom klíčových staveb v zemi, ale například i bytové výstavby, což mi leží opravdu na srdci, je velký úkol. Myslím si, že to je úkol, který je samozřejmě hoden především vládního návrhu, proto nebudu jako právnička a legislativkyně zapírat tady na plénu Sněmovny a notabene před paní ministryní, že nejsem nijak šťastná ze změti pozměňovacích návrhů a komplexních pozměňovacích návrhů tady ve Sněmovně. Jakkoliv si vážím zpravodaje a kolegy Kolovratníka a bezpochyby jeho schopnosti jsou mimořádné, takovéto věci nemají vznikat na koleně a mají být opravdu vládní legislativou od A do Z.

Dopadlo to, jak to dopadlo. Jsme v situaci, kdy se načítají desítky pozměňovacích návrhů, komplexní pozměňovací návrhy, je otázkou, co nakonec Sněmovna schválí.